Vaše vystoupení vyvolalo nejdříve faktickou poznámku pana ministra Stanjury a následují přihlášky do rozpravy pana předsedy Bendy a pana předsedy Fialy. Prosím, máte slovo.

Ale pan poslanec Tureček vám zapomněl říct, kdo může být předsedou dozorčí rady ze zákona: pouze člen poslanecké sněmovny.

Nemůže to být nikdo, kdo není členem Poslanecké sněmovny, ze zákona. Je vidět, že máte velké rezervy, tak se zkuste zaměřit na to, kdo ze zákona může být předsedou této dozorčí rady. Pouze člen Poslanecké sněmovny, pane poslanče Turečku, prostřednictvím paní předsedkyně. Děkuji. Ještě posečkají oba pánové předsedové v rozpravě, protože je tady faktická, a to pana poslance Patrika Nachera.

První poznámka na slova pana ministra.

Poznámka číslo dvě. To, co tady přečetl můj kolega Karel Tureček, opravdu navazuje na určitou konzistentnost, respektive nekonzistentnost v tom, že to opravdu jsou Piráti, kteří často i vaše kolegy z ODS v Praze moralizují, jestli tam či onde jsou na základě výběrového řízení, že oni to budou dělat jinak, od dozorčích rad přes další jiné orgány.

No tak vidíte.

Nejdříve tedy pan předseda Michálek. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já jsem tedy rád, že využijeme této příležitosti k tomu, že se všichni kolegové dozví, že existuje vůbec něco, jako je SZIF, a co to vlastně dělá, že si to vysvětlíme. Ono to totiž není Ministerstvo zemědělství a nedělá to zemědělskou politiku, ale je to platební agentura, která vyplácí a kontroluje plnění dotací. To znamená, v jejím čele stojí ředitel a toho kontroluje kolektivní orgán, dozorčí rada, ve které jsou jak zástupci, odborníci na zemědělství, tak jsou tam právníci, nebo by tam měli být právníci podle mého názoru, auditoři, ekonomové, aby dozorčí rada mohla vykonávat všechny činnosti, které podle zákona vykonávat má. Když se podíváme na aktuální problémy SZIF, tak co si budeme povídat, je tam jeden velký právní problém, který se diskutuje, a vy velmi dobře víte, jaký problém to je. Je tam taky problém s informačními systémy, je tam problém s vysokou byrokracií pro zemědělce, což jsou věci, které bychom skutečně měli řešit. Pokud tady vystoupil pan poslanec Tureček a domáhal se výběrového řízení na funkci, kterou může ze zákona dělat jenom poslanec, tak k tomu řeknu jedinou věc. To je přesně ukázka toho, proč v takových orgánech by vedle zemědělců měl být i nějaký právník. Nyní s faktickou pan předseda Benda.

Nedůstojnou této Poslanecké sněmovny!

Za nás jsou nominováni páni kolegové Hruška, Moulis a Stehlík, ani jeden z nich není poslanec, většinově jsou to opravdu odborníci ze zemědělství, kteří tady nesedí.

Já mu za to děkuji a bude tam prostě za Poslaneckou sněmovnu, které to předepisuje zákon. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Neřeší nastavení té politiky. Dozorčí rada neřeší otázku nastavení dotačních titulů. A za mě obecně principiálně má platit: do dozorčích rad dáváme mix lidí, kteří mají právní vzdělání, ekonomické, mají nějakou auditorní historii, a dáváme lidi, kteří rozumí i věcné stránce věci. Tady to, co řekl kolega Marek Benda, jasně odráží, že je tady mix lidí, kteří tyto kompetence splňují.

Nyní pan předseda Výborný k faktické poznámce. Děkuji, paní předsedkyně. Pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové, ona toho tady většina zazněla. Já vlastně rozumím tomu, že ze strany opozice, hnutí ANO, to jsou pro ně jakési povinné politické tanečky, které tady je potřeba prezentovat. Nicméně znovu si zopakujme to, co zaznělo, je to ze zákona. Pan kolega Michálek má právnické vzdělání a kontrolní orgán, kterým je dozorčí rada a pan kolega Tureček, prostřednictvím paní předsedkyně, to moc dobře ví opravdu neřeší pěstování pšenice nebo řepky olejky nebo něčeho podobného, ale je to kontrolní orgán vůči státnímu fondu a je dobře, za mě říkám jednoznačně je dobře, že v tom orgánu je právník.

Prosím, máte slovo. Děkuji, jenom velmi stručně. Slyšeli jsme tady už milion důvodů, proč je pan předseda Michálek tím nejlepším kandidátem.